Faktickou poznámkou bude reagovat pan místopředseda Sněmovny Pikal. Prosím, máte slovo.

Pane místopředsedo, já vám rozumím. Jenom konstatuji, že jak v návrhu volební komise na jednokolovou volbu, tak v protinávrhu pana předsedy Stanjury na dvoukolovou volbu se v obou případech předpokládá volba tajná. Takže i protinávrh předpokládá tajnou volbu, i ten návrh volební komise předpokládá tajnou volbu. Takže nemusíme mít třetí hlasování.

Ale já se omlouvám, jenom na vysvětlenou. Pokud neschválíme tu tajnou volbu, tak budeme hlasovat veřejně. My hlasujeme o návrhu volební komise na tajnou volbu. V případě, že tento návrh neprojde, budeme hlasovat veřejně. Pan předseda Stanjura s přednostním právem. Potom, pane místopředsedo , určitě budete mít také slovo. Prosím, pane předsedo. A máme to. Pan místopředseda Pikal. Já děkuji panu předsedovi Stanjurovi, že to vyřešil. Prosím, pane předsedo.

A pokud to nebude přijato, pak přistoupíme k druhému kroku a budeme rozhodovat o způsobu té tajné.

My můžeme předjímat, že se volí jedno jméno, to znamená, v tom druhém kole bych mohl dovozovat, že tedy budeme zužovat na dva, na dvojnásobek, ale také můžeme tam vyslat dva nebo tři nebo čtyři. A pak nevím, neumím si odpovědět, podle jakého klíče bychom v tom druhém kole měli zužovat. Takže to prosím o vysvětlení nebo doplnění toho vašeho protinávrhu. A jinak si dovolím, a není to myšleno ve zlém, stát si za návrhem volební komise.

Pan předseda Stanjura. Vysvětlím.

Ještě se někdo hlásí do rozpravy? Nehlásí. Já jenom, abychom byli v souladu s jednacím řádem a s pravidly, já budu respektovat požadavek pana místopředsedy Pikala, abychom hlasovali o tom, zda volba bude tajná, nebo veřejná. Nemohu nicméně dát hlasovat o veřejné volbě, protože jednací řád stanoví, ve kterých případech se hlasuje tajně, a v těch ostatních se hlasuje tajně, pouze pokud se na tom usnese Sněmovna. Takže budeme hlasovat o návrhu, abychom v tomto případě rozhodovali tajnou volbou. To bude první hlasování. Druhé hlasování bude o protinávrhu, který přednesl pan předseda Stanjura, to znamená, abychom rozhodovali ve dvou kolech.

Je prosím s tímto postupem souhlas, nebo má někdo nějaký jiný návrh, námitku? Ne, takže můžeme postupovat podle tohoto návrhu. Nejprve hlasujeme o tom, že volba kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů proběhne tajně. Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Rozhodli jsme o tom, že volba bude tajná.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Rozhodli jsme o dvou kolech této volby. Myslím, že jsme se vyrovnali se všemi návrhy, a nyní předávám ještě slovo panu předsedovi komise, aby nás informoval o lhůtách a způsobu volby. Tak děkuji za to hlasování. Budeme tedy vycházet z toho, že je volba dvoukolová, ta poslední. Volební lístky vyplnit bude tentokrát časově náročnější, takže dávám 19 minut a volební místnost bude otevřena do 13 hodin, teď už 16 minut, takže do čtvrt na dvě, a výsledek bych oznámil ve 14.30 hodin na začátku odpolední části jednání. Přerušuji projednávání tohoto bodu na provedení volby.